Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.

Platí to, co tady říkal pan kolega Klučka. Materiál, který nevím kdo spáchal, o krizovém řízení, o kritické infrastruktuře, tak to jsou bláboly, nebo aspoň ta verze, kterou já jsem viděl.

Takže tam je možná nějaký klíč. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

V tom případě nesmíme být v Evropské unii, protože tam ta dráha, ty koleje jsou spravovány trošku jinak. Tam prostě není oddělení kolejí od dopravců. Tam co kolej, tak jeden dopravce.

Takže já bych prosil přesně to říkat, protože skutečně tam je to trošku jinak. Děkuji panu poslanci Adamcovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

A nejenom ty naše, ale i ty, kteří cestují mezinárodně.

Byli jsme také ve Španělsku a Španělsko je v Evropské unii, má to oddělené stejně jako my a funguje to.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vás chtěl ujistit, že beru tu debatu tady vážně. Je pro nás ponaučením to, co tady zaznělo. My se musíme podívat opravdu na krizové plány a hlavně na krizovou komunikaci. To určitě uděláme. A hlavně mým cílem, chtěl bych vás ujistit, bude udělat z národního dopravce firmu, která bude vidět zákazníka na prvním místě a bude se k němu podle toho chovat, což ne vždy vidíme, a máme určitě desítky, možná stovky příkladů.

Co se týče počtu lokomotiv a dalších věcí, nevím, jestli to opravdu patří do usnesení, nicméně my se tím počtem zabýváme. Já bych jenom chtěl možná dvě poznámky.

A ještě bych rád zdůraznil, že opravdu České dráhy měly připraveno asi deset krizových lokomotiv, všechny zafungovaly a fungovaly docela spolehlivě. Snad to i stačilo. Děkuji panu ministrovi.

Pak po ukončení podrobné rozpravy ho tu zopakuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pan ministr už ne. Zpravodaj ano. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem nečekal tak dlouhou rozpravu, nicméně mám prosbu.

To nebyl důvod, proč jsem ten bod navrhl, a to taky nebyl důvod, proč většina Sněmovny, naprostá většina Sněmovny vyhověla tomu mému návrhu. Tím důvodem byly desetitisíce cestujících, které zůstaly buď ve vlacích, nebo na nádraží.

A já s panem kolegou Kolovratníkem vycházím velmi dobře, nicméně musím říct, není třeba chránit ministra, protože to není kritika ministra. Není třeba.

Já jsem do toho politiku nechtěl tahat. Vládní poslanci navrhli čtyři a opoziční jeden návrh usnesení. Tak jenom abychom věděli, když posuzujeme opozice, koalice, kdo co navrhuje. Nejprve o tom mém a pak postupně o čtyřech návrzích, které přednesl pan poslanec Hovorka.